Také tady padlo několik zmínek o Národním parku Bavorský les. A dneska jsou tam všichni spokojeni.

A myslím si, že tato úprava, která se předkládá, je výrazný posun kupředu.

a já pro to budu hlasovat a žádám i vás, abyste pro to hlasovali. Děkuji. Děkuji panu poslanci Zemkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já jsem se podobně, jako to byl pan poslanec Šidlo a někteří další, také účastnil jakéhosi semináře, který pořádal Plzeňský kraj na Modravě.

To se asi shodneme.

Já tedy nevím, do jaké míry je možné úplně změnit koncepci tohoto návrhu zákona ve druhém čtení. Proto bez toho, že bych dále předčítal nějaké dopisy, tak souhlasím s těmi poslanci, kteří navrhli zamítnutí tohoto návrhu zákona.